Skutečně je to tak, jak jsem řekla už na minulém jednání Poslanecké sněmovny. Ono by se to nemohlo dostat ani dál, protože by to nepustily jednotlivé komise a Legislativní rada vlády.

Malá poznámka, já se opravuji. Při svém minulém vystoupení jsem řekla, že AML směrnici tu máme od roku 2008. A teď prosím k paní poslankyni Válkové. Omlouvám se, není to pravda.

Sankce je tam 10 tisíc eur.

Dochází k výraznému zpřísnění oznamovací povinnosti. Při překročení tohoto prahu vzniká oznamovací povinnost německých poplatníků vůči německé daňové správě. Oznamovací povinnost je také zpřísněna u výše zmíněných dalších firem.

Nemám tu Španělsko, omlouvám se, ale Španělsko šlo také implementovat nad rámec. Takže upřesňuji jenom informace, které tu byly řečeny. Ještě malá poznámka. Nad rámec vůbec projednávání DAC 5 k paní poslankyni Kovářové, bohužel tu není, ale ona hovořila o tom, jestli bych podpořila, aby podíl samospráv na sdílených daních dosahoval alespoň evropské úrovně 30 %. Této hranice v podstatě Česká republika dávno dosahuje.

Děkuji vám. Přeji hezké dopoledne.

Děkuji. Já bych chtěl ústy pana předsedajícího ujistit obě dvě diskutující strany, že se poctivě snažím chápat, kde je problém, a nedaří se mi to, za což se hluboce stydím, a nesmírně, nesmírně bych ocenil a podpořil bych to, co řekla paní poslankyně Langšádlová, kdybychom oddělili to, co je opravdu implementace směrnice, kde nemám vůbec důvod diskutovat o tom, že se něco implementuje v tom rozsahu, co je doporučené, a to, co je nad rámec této implementace. Tak já tady slyším od jedné strany, že bychom měli implementovat jenom tu směrnici a ne to, co je nad rámec, od druhé strany zase slyším, že se implementuje jenom ta směrnice. Tak někdo nemluví úplně přesně to, co já považuji za pravdu. Děkuji, pane poslanče. Já bych chtěla jenom pro upřesnění. Paní ministryně, já se omlouvám, ale opravdu už z té citace, kterou jste tady před chvílí pronesla, je zřejmé, že ta jednání ve vztahu, kterým transponovaly a upravily svoji právní legislativu země, jako je Německo nebo Francie, se týkala vždycky zahraničního prvku, týkalo se to obchodních korporací a týkalo se to věcí, které souvisejí nebo by mohly souviset s podezřením z praní špinavých peněz. To zde bylo také řečeno. A to možná je i nepřímá odpověď na otázku položenou mým předřečníkem, který se tázal, kde je hranice mezi tím, co musíme implementovat, a tím, co nemusíme, můžeme, a ta druhá strana říká: vlastně nemůžeme, protože to neobstojí v tom testu proporcionality. Děkuji, paní poslankyně, a další v pořadí je pan poslanec Adam s faktickou. Děkuji. V době ekonomického růstu by to bylo podivné, kdyby ne.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych rád obrátil znovu pozornost k textu toho pozměňovacího návrhu: v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Znovu zdůrazňuji: skutečnosti nasvědčující tomu. Myslím, že všichni, i ti, kteří nemají velké právní vzdělání, tak tuší, že tohle je opravdu vágní formulace, a pro mě to je samo o sobě důvod, abych pro takový pozměňovací návrh nehlasoval a hlasovat nemohl, protože zákony nemají být vágní. Takhle vágní formulace totiž přirozeně vytváří prostor k velmi široké interpretaci, otevírá prostor pro to, aby se dále rozšiřoval jako základní princip nikoliv presumpce neviny, ale presumpce viny, kdy za každým rohem hledáme nutně nějaké zlo, nějakou špatnost, nějakou nekalost.

A je také jasné, že v tomhle případě se tu opravdu o omezení ústavních práv občanů jedná.